Dobré odpoledne, vážení kolegové. Já chápu, že to je možná složité, nicméně ještě jednou. Technická realizace nemohla začít bez pokynu, jak potvrzoval třeba i pan Dzurilla. To znamená, bylo nějakých 13 pracovních dnů na spuštění toho systému. To znamená, že je opravdu amatérismus, že tato vláda si nevšimla, že tu máme rok pandemii a že bude potřeba tato distribuce. To je ten problém.

Ty systémy jsou děravé a vlastně je obrovské štěstí, že to nikdo ještě nezneužil. Tak tu přestaňte šířit tyto lži, přiznejte, že to bylo zadáno pozdě, že ten systém má chyby a že je potřeba to opravit. A propříště je potřeba ty systémy testovat.

Těch chyb je tam celá řada, všichni to víme.

I vám skončil čas k faktické poznámce, pane poslanče.

To potom ano. To souhlasím. Ale to je přece ten kámen úrazu, že už to mělo dávno, dávno být připravované.

Já bych rád také zareagoval vaším prostřednictvím na pana poslance Kasala. Myslím, že tady všichni, aspoň doufám, máme stejný cíl: aby očkování proběhlo bezpečně a co nejrychleji. To očkování má dvě základní chyby.

A vůbec není pravda, že to nechtějí. Tady zaznívá, že to nechtějí není to pravda!

Jak to, že to nechtějí, když se zapojili skoro všichni?

Děkuji za slovo. Reakce na mého předřečníka.

Nechtějí! A za druhé.

Takže řekněme, nezaznělo to tady.